Je to na dobu jednoho roku pro ty běžence s možností potom případného dalšího prodloužení.

Když se hovoří o těch 30 dnech?

Domnívám se, že těch 30 dnů je taková standardní délka a pro 30 dnů hnutí ANO nemá problém zvednout ruku, jak bylo tady opět řečeno ze strany paní předsedkyně našeho klubu.

Situace se může změnit v těch vyjmenovaných věcech, jak jsem říkal, může být jiný příliv uprchlíků, může přijít ministr financí požádat o jinou finanční hotovost, může přijít ministr vnitra a řekne: nestíhám, nebo nemám nějaké možnosti, potřebuji s něčím pomoct a po 30 dnech. Proč až po 58 dnech? Nemohu zvednout tedy ruku pro 58 dnů, nemám vůbec žádný problém zvednout svoji ruku pro 30 dnů. A úplně na závěr.

Někdo říká, že to jsou neslučitelné věci, že je to úplně něco jiného.

A prosím vás, kolegové, celkem čistý čas byl 61,5 hodiny.

Děkuji za pozornost. Já děkuji panu poslanci.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, já bych se chtěl vyjádřit k prodloužení nouzového stavu a nejprve bych chtěl zopakovat, co vlastně nouzový stav je, abychom si to všichni dobře uvědomili.

A nejsou to omezení malá.

Mimochodem, podle § 10 zákona č. 240 o krizovém řízení stanovuje dvěma ministerstvům přímo úkoly, co mají v tomto stavu dělat. A ono se to s dnešní dobou docela potkává. Je to jednak pro Ministerstvo vnitra to, že ministerstvo vede ústřední evidenci o pobytu osob, obyvatel a o přechodných změnách v evidenci osob, což je dneska velice důležité například ve vztahu k těm registračním centrům, a tam se ještě dostanu k tomu, s jakou kvalitou se ta práce tam vykonává a jestli ta evidence by neměla být trochu dokonalejší.

A tady chci velmi věřit, že to Ministerstvo vnitra dělá a že tam je meziresortní spolupráce a že ta příprava migračního plánu, o kterém jsme tady opakovaně mluvili, je právě Ministerstvem vnitra dobře koordinovaná a že to, co nám vláda, jak pevně věřím, předloží v několika dnech, že bude skutečně ne soubor slohových prací za jednotlivá ministerstva, ale naprosto koncepční materiál, který bude mít stejnou strukturu na všech ministerstvech. A dále Ministerstvo vnitra sjednocuje postupy v krizovém řízení. Potom je tam také úkolováno v nouzovém stavu Ministerstvo zdravotnictví, které by mělo zajišťovat nákup a distribuci léčivých přípravků podle zvláštních předpisů, dále by mělo koordinovat tam je to myšleno na ty akutní stavy činnost záchranných služeb, akutních lůžkových zařízení, urgentních příjmů a specializovaných center, a zároveň by to ministerstvo mělo rozhodovat o rozsahu poskytované péče.

Když jsem řekl, že budu mluvit o zdravotnictví, tak si tady neodpustím zhodnocení, v jakém stavu jsme resort zdravotnictví předávali, a podotknu, že naši činnost nebo činnost naší menšinové vlády byla ovlivněna dvěma lety covidu, takže to, co jsme měli připravené v resortu zdravotnictví, bylo velmi ovlivněno covidovou krizí, ale přesto si vás dovolím zdržet tím, že vám tady řeknu výčet, co se podařilo.

Takže přátelé, tady máte odpověď.